A zeptám se ho, ke kterým jeho kauzám, kterých je tolik, že se to nedá ani všechno vyjmenovat, se sešla Sněmovna? Je o nich ostatně napsaná celá kniha Nadačního fondu proti korupci. Přečtu jenom kapitoly, abyste si osvěžili paměť. Jak to bylo s padáky? Kolik tam bylo mrtvých?

Kauza mýtné.

Kauza elektronické viněty. Starost o přírodu nebo ekologická superzakázka. To pan Nečas zakázal. Byla snad díky těmto skutečným kauzám svolaná mimořádná Sněmovna? A byl za ně někdo někdy stíhán? Třeba kauza Kalouskem užívaného luxusního bytu prodaného panem Hávou panu Kašákovi v době, kdy byl Kalousek jen krátce politikem.

Kašák v něm pak za nájem 15 tisíc korun měsíčně nechal Kalouska bydlet.

Já nevím, kolik bylo mrtvých kolem pana Kalouska. Privatizace OKD.

Proč policie nezasáhla, když bývalý šéf Fondu národního majetku Češka podal trestní oznámení a pokusil se tento proces zastavit?

Na prodej podílu akcií při veřejné nabídce vydělal 30 mld.

Jeden příklad za všechny.

A co se stalo? Horníci byli připraveni po privatizaci a následných krocích pana Bakaly o byty, neboť ten je dále vesele přeprodal. Přitom slíbil horníkům prodat byty za 40 tisíc. A co je dneska výsledkem?

Je tu snad mimořádná schůze kvůli tomu? Jasně že není. Pan Bakala byl přece sponzorem politických stran.

Já vás tedy žádám, abyste ty peníze vrátili firmě OKD. A samozřejmě naše koaliční vláda se o ně postará.

Teď bych se chtěl vyjádřit k mediální štvanici, kterou na mě systém pořádá. Byli to právě Bakalovi novináři...

Ještě dnes ráno tuto lež opakovala veřejnoprávní Česká televize. Takže jeden napíše 54 a všichni to opisují. Myslím si, že někteří z vás si vzpomínají na můj tweet